Takže chceme selektivně, pokud budeme samozřejmě navyšovat ty platy.

A my máme stále přebytek, jsme z hlediska zadlužení jedna z nejlepších zemí v Evropě. Vybíráme nadstandardně daně. Takže to je komplex věcí.

Prosím, máte slovo.

Děkuji a reagovat bude pan předseda vlády Andrej Babiš.

Vážená paní poslankyně, od vás bych to nečekal, vás mám rád a fakt tomu nerozumím.

A Adam Vojtěch je jeden z nejlepších ministrů této vlády.

Já jsem to četl. Když vidím, že nějaký náš ministr si vzal nějakou poradkyni, tak řvu.

Není to pravda.

Ale Adam s tím sektorem nemá nic společného. A všichni říkali, že to nezvládá.

A proč? Takže věřte mi, že české zdravotnictví je skvělé. A pokud v Německu nakupuje dohromady 70 nemocnic a ve Francii 150, tak mi věřte, že my chceme to zdravotnictví dát do pořádku, proto máme i ten investiční plán. A to, co vy říkáte, já jsem o tom slyšel a pan ministr vám potvrdí, že to není pravda, že jsou to jenom pomluvy.

Je tomu tak. Prosím paní poslankyni.

Děkuji. Slovo má pan premiér.

A věřte mi, není to pravda. Já jsem si to prověřoval a věřte mi, že v rámci hnutí měřím každému stejným metrem. My jsme vznikli jako protikorupční hnutí a to je naše hlavní strategie. Děkuji. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.